Takže tento pozměňovací návrh má na to upozornit a dát na zváženou.

K těm pozměňovacím návrhům, které jsou vloženy do systému, se přihlásím ještě v podrobné rozpravě. Děkuji za pozornost. Tak, to byl pan poslanec Farský. Nyní přečtu omluvy.

Další v pořadí tedy mám dvě faktické poznámky. Děkuji za slovo. Já jenom stručně dvě věci.

To prostě není možné.

Nebudou. Tak, děkuji i za dodržení času.

Já mám pocit, že on ty naše pozměňovací návrhy nečetl, nebo se neúčastnil toho podvýboru.

Není tady věřitel, který je pouze lichvářem, a není tady věřitel, který je seriózní a trpělivý. A my tady hledáme jenom nějaký střed, který by pomohl těm dlužníkům, kteří chtějí tu situaci řešit. Chtějí tu situaci řešit, to bych podtrhl, a zároveň to nepoškodí ty věřitele. Věřitel se nerovná jenom nějaký institucionální věřitel.

To znamená, že když se v průběhu pěti let zjistí nějaké negativní změny, tak ten insolvenční správce má povinnost informovat o tom insolvenční soud.

Tak já se přihlásím znovu.

Děkuji za slovo. Rozumím, návrh jsem četl. Pokud nesplatí 30 %, soud posuzuje. V posledních měsících jsem se věnoval a věnuji tomu, že v České republice je nějakých 300 tisíc nezákonných exekucí, které jsou pořád vymáhány. Komunikoval jsem s jednotlivými soudci a musím říci, že na různých soudech po České republice je různá rozhodovací praxe.

Ale ta nejistota tam bude. Protože pokud ten člověk neplní své povinnosti, tak má přijít o tu možnost, už v průběhu těch pěti let na základě zprávy insolvenčního správce to má soud prostě zrušit. A ne že pátý rok potom, co pět let bude probíhat ten dozor insolvenčního správce, bude insolvenčního správce platit, bude odvádět nějaké částky v maximální možné míře a bude pod přísným dozorem, tak po těch pěti letech, kdy nesplní 30 % a více, tak bude vystaven té nejistotě. A ta nejistota je, protože to rozhodnutí není garantováno, že ve finále bude mít zrušenu tu možnost, a bude znovu na začátku, jako by pět let nic neudělal.

Tak, nyní tady mám tři přihlášky na faktické poznámky. Tak, paní poslankyně, máte slovo, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo. Pane předsedající, kolegyně, kolegové, já jenom bych krátce zareagovala na příspěvek pana kolegy Farského.